Děkuji. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Svobody.

Já bych chtěl zareagovat, vážený pane předsedající, na slova předřečnice, kolegyně Nohavové, která hovořila o očkování.

Já na to upozorňuji zvlášť proto, abychom při rozhodování o očkování, které je vždycky složité, nezapomněli na tento fakt, který tady je, protože je to skutečně věc mimořádná.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v této části rozpravy avizoval svůj pozměňovací návrh, ke kterému se později přihlásím, který se týká úpravy preskripčních limitů, které se dnes používají z důvodů pouze ekonomických pro limitování preskripce praktických lékařů. Limitovat preskripci má ve své náplni podle zákona Státní ústav pro kontrolu léčiv. Je tam několik podmínek, za kterých může být preskripce limitována, a dnes může být limitována čistě z ekonomických důvodů. Je to paradoxem, protože řízená péče ve všech zemích, kde je zaváděna nebo kde je plánována, má jako prvotní cíl pacienta motivovat k tomu, aby chodil na prvním místě ke svému praktickému lékaři, který dělá jeho průvodce v systému, zatímco opatření, kdy některá jednoduchá preskripce z hlediska medicínského a bezpečnostního je praktikům zakázána, a my de facto tímto opatřením motivujeme paradoxně oproti celému světu pacienta, aby chodil prvotně ke specialistovi, a to často s onemocněními, kde to není vůbec nutné. Možnost limitovat preskripci v případě, že lék je příliš rizikový, příliš odborně náročný, vyžaduje důkladné vyšetření, posouzení celého případu, případně limitace z důvodu nějakých indikací, to zůstane na specialistech i nadále. Jde čistě jenom o tu stránku ekonomickou, která v podstatě podle ducha zákona v konkrétní podobě Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv nepřísluší, a v tomto pohledu nemá ani ústav předepsaný postup, jaký by měl vykonávat k tomu, aby preskripci omezil a řádně zdůvodnil. Také děkuji. Prosím pana poslance Vyzulu. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dobré odpoledne.

Jeden se týká takzvaného úřadu stanovení maximálních cen léků.

Tím vlastně ovšem došlo, a mohlo by to způsobit znevýhodnění každého nově vstupujícího dalšího podobného přípravku do systému, protože by docházelo ke snižování maximální ceny vždy o dalších 30 až 40 %, což bychom se mohli teoreticky dostat do záporných čísel.

Dojde tím k obnovení předcházejícího právního stavu co do vstupu výpočtu maximální ceny podobných přípravků, ale nemusíme se bát, že by nedocházelo ke snižování maximální ceny, protože mělo by docházet a bude docházet k pravidelným revizím systému cen, což by mělo potom zajistit i dostupnost léku u nás na trhu. To je jeden pozměňovací návrh.

Tato část má čtyři body. V první části se stanovuje, že v čele statistického ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví. Tím se zajistí jakási stabilita se státní zárukou.

Přihlásím se k tomu potom v podrobné rozpravě.